Dříve než přikročíme k projednávání, táži se pana poslance Zahradníka, zda má faktickou poznámku. Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný, protože sněmovní tisk číslo 53 jsem už podrobně představil v prvním čtení, takže nebudu plýtvat vaším drahocenným časem, abych opakoval argumenty. Určitě za chvilku uslyšíte vyjádření z výboru pro životní prostředí. Takže já bych chtěl jenom říct, že pozměňovací návrh přijatý v usnesení výboru pro životní prostředí považuji z pohledu Ministerstva životního prostředí za přijatelný kompromis, který nastavuje trend postupného navyšování recyklačních cílů, avšak ponechává určitý prostor pro výskyt případných problémů spojených s tříděním odpadů nebo stávajícím systémem nastavení evidence obalových odpadů pro účely zákona o obalech. Chtěl bych přitom zdůraznit, že již minulý, tedy nižší návrh cílů recyklace byl výrazně vyšší, než stanoví příslušná evropská směrnice, a samozřejmě tento nový návrh, který přichází z výboru pro životní prostředí, je tedy ještě vyšší. V některých případech dokonce dvojnásobný, než stanoví příslušná evropská směrnice.

Z tohoto důvodu bych vás také rád požádal o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na 48 hodin. Děkuji za pozornost. Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 53/1. Prosím, pane poslanče. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče.

Samozřejmě se sice daří plnit tyto normy, i ty normy, které jsou navrženy výborem jsou v reálném prostředí samozřejmě plněny.

Když se zvedne cena výkupu železného šrotu, dojde k poklesu recyklace.

To znamená, že kdybychom měli přijmout návrh, který schválil výbor, mohlo by to znamenat v případě neplnění těchto limitů, že by naše výrobní podniky mohly být postiženy sankcemi, které by jim musela Česká inspekce životního prostředí vypisovat, které by mohly jít až do řádů milionů korun.

Ano. Děkuji vám. Je to pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče. Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já vítám tento upravený návrh Ministerstva životního prostředí a chci říct, že Ministerstvo životního prostředí zareagovalo poměrně rychle na kritiku, která se tady snesla při minulém projednávání tohoto zákona, a doslova přes noc změnilo cíle recyklace odpadu a cíle nyní jsou více zreálněny, než tomu bylo v minulosti. Chce se mi věřit, že ty cíle byly navýšeny kvalifikovaně a že mají reálný základ, protože jak jsem říkal, byly změněny doslova přes noc. Nicméně chtěl bych říct, že tento zákon jako takový podpořím, a myslím si, že je to zákon, který patří do naší moderní společnosti. Já děkuji, pane poslanče. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče. Zdravím, paní předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem se za klub ANO, nebo jsem resp. připravoval za klub ANO podklady k tomuto sněmovnímu tisku. Zúčastnil jsem se jako místopředseda výboru pro životní prostředí projednávání této novely.